Také navrhuji, abychom snížili na Ministerstvu dopravy ukazatel ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu, což jsou ty námi od začátku kritizované slevy na jízdné, tj. 6 mld. korun. Rázem máme tedy 16 mld. korun. A ten zbytek, to je ta třetí kapitola, ale obsahující 62 různých položek shrnu jednoduše to je snaha opravdu spořit i na platech státních zaměstnanců, zejména úředníků. Rozhodně by se to nemělo týkat dnes tolik zkoušené oblasti zdravotnictví, ta v tom zahrnuta není, stejně jako obrana a stejně jako školství. Tyto tři kapitoly v tom mém návrhu nenajdete zcela záměrně, protože pokud nás má něco vyvést z krize, tak je to určitě vzdělání, vzdělání pro budoucí generace i ty současné, tak je to samozřejmě náš zdravotní systém, který je teď velmi zkoušený, a nepovažovala bych za správné zrovna u něj s šetřením začínat, a stejně tak není možné samozřejmě oslabovat naši obranyschopnost, takže ani obrany se tady ten můj návrh netýká.

Rázem nacházíme ten zbývající prostor pro navýšení položky, kterou chci nově v rozpočtu vytvořit, a 29,5 mld. korun můžeme tímto krokem odečíst z toho plánovaného navýšení schodku v příštím roce, které má být učiněno v souvislosti se schválením zrušení superhrubé mzdy a dalších kroků v daňovém balíčku.

A to říkám s vědomím toho, že to rozhodně nebude nic jednoduchého a možná ani populárního.

Je pro nás naprosto nepřijatelné a budeme usilovat o tuto změnu v Senátu. To je další ze dvou našich zásadních klíčových podmínek toho, abychom vůbec mohli uvažovat nad takovou změnou, která má rapidní dopad do našich rozpočtů na budoucí roky.

Další se týká cest prezidenta. To je ve své podstatě evergreen, který je předkládán ke každému rozpočtu každý rok z toho důvodu, že se jasně domníváme, že bychom jako Poslanecká sněmovna měli dát jasně najevo, že pokud prezident je ten, který reprezentuje Českou republiku, tak musí také i na svých cestách, i zahraničních cestách, jednat právě v souladu s vládní politikou, a to se v poslední době absolutně nedělo.

Takže myslím, že můžeme jasně dát najevo, jak má hospodařit i Hrad a jeho okolí, pan prezident a jeho okolí, a ty peníze je určitě možné využít užitečněji právě na podporu velmi zkoušených umělců, jimž se té podpory nedostatečně dostává. Poslední pozměňovací návrh se týká taktéž Ministerstva kultury na straně zvýšení výdajů, a to konkrétně v ukazateli příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, program péče o národní kulturní poklad a dědictví. A chci tam přesunout konkrétně 3 mld. korun z podpory agropotravinářského komplexu, tedy z dotací, které jsou na zemědělství, a to zejména z toho důvodu, že státní hrady a zámky jsou jednou z těch oblastí, které i koronavirovou krizí jsou velmi postižené samozřejmě z hlediska výpadků na vstupném, a i když jim částečně tyto ušlé zisky kompenzovány byly, tak abychom byli schopni udržovat je v dobrém stavu a zlepšovat toto kulturní dědictví pro další generace, uchovávat jej, tak je nutné navýšit investice právě do obnovy.

Je to přesně to, co může pomoci k zaměstnání lidí, kteří mohou dále udržovat. Takže je to celá řada efektů, které to přináší, a 3 mld. korun tam budou určitě využity mnohem lépe než na původně určených penězích na dotace.

Já vás velmi žádám, abyste tyto pozměňovací návrhy podpořili. Hlásím se tímto tedy ke třem pozměňovacím návrhům. Děkuji vám za pozornost i předem za podporu těchto pozměňovacích návrhů ve třetím čtení.